Nedostali jsme žádná čísla, pokud se tak nestalo na minulém hospodářském výboru. Chcete tam dávat v tom jednom paragrafu pravomoc větší, než má většina pracovníků tajných bezpečnostních služeb policie.

S tím byste se měli nějakým způsobem poprat.

Skutečně takhle to dál nejde. Tak řekněte na rovinu všichni z koalice, že budujete totalitní stát, že občané jsou od toho, aby sloužili státu a byli terorizováni státem, nikoliv že si zřizují svůj stát na to, aby jim sloužil. Celé čtyři roky to tady ohýbáte do naprosté nehoráznosti. A že to Babiš nepoužívá, uvidíte po volbách.

To je prostě realita.

Nemáte peníze na krytí zákonných nároků, například ve školství. Nevíte to?

Čtyři roky jste vyžírali ekonomický růst. A velmi rádi se stále vracíte do minulosti a srovnáváte to s tím.